Materiál postupně uvedou paní ministryně obrany Jana Černochová a pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Paní místopředsedkyně, dobré ráno.

Tak to říkám jenom pro záznam, abych uvedla všechno v souladu s jednacím řádem. Dámy a pánové, ještě jednou dobré ráno.